Jsem zvědavý, jestli v obecné rozpravě vystoupí další poslanci. Zatím, jak vidím, není nikdo přihlášen. Na to, jak je tento zákon závažný, kolik zmatků provází jeho projednávání, tak mě to poněkud překvapuje.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych reagovat na svého ctěného kolegu z rozpočtového výboru pana kolegu Fiedlera, vaším prostřednictvím samozřejmě. Pane kolego, vy říkáte, že jste nikde nezaregistroval nějaký komplexní pozměňovací návrh. Ale ten tam v systému je. Je podepsán mnou a panem kolegou Volným. Proto se stáhly pozměňovací návrhy, které tam od ostatních kolegů byly, po dohodě. Ale vzápětí vy potom hovoříte o našem pozměňovacím návrhu, tak já tomu fakt nerozumím.

Pane předsedo rozpočtového výboru, samozřejmě máte pravdu, že tam ten váš pozměňovací návrh je. Já jsem také o něm mluvil ve svém projevu.

Ano, na rozpočtovém výboru, nebyl jsem to já, řekl to pan předseda Votava po naší dohodě, že se stáhnou podané pozměňovací návrhy a že přijde jeden komplexní, a to je ten, který tam následně zhruba za sedm, deset dní podal pan předseda Votava. Děkuji. Děkuji panu poslanci Volnému.

Ještě jednou hezký večer, vážené dámy, vážení pánové. Pan poslanec Fiedler tady už velmi stručně popsal, jak se vlastně stalo, že tady existuje poslanecká novela ke změně daní. Což nebývá úplně zvykem, protože daně se mění vládními návrhy, předkládá je vláda, obhajuje ministr financí. Stalo se to skutečně proto, že Ministerstvo financí nesplnilo plán, slib ani úkol, které mělo z legislativního plánu vlády, kdy mělo předložit nový zákon o loteriích zhruba v té podobě, ve které ho projednáváme v prvním čtení. A já těm, kteří říkají, že jsme podporovatelé hazardu, si dovolím říct, že kromě toho, že my jsme byli ti jediní, kterým se podařilo hazard zdanit, a že za mého působení se rušily videoloterijní terminály tím nejrychlejším tempem, tak také ten vládní návrh zákona podporujeme, protože ten se opravdu zabývá regulací hazardu. To, co máme předloženo jako poslanecký návrh, je jenom, pokud bych použil přídavné jméno jednoho slavného premiéra, to je jenom tupá parametrická změna Kalouskova zdanění. Tam není žádný nápad, tam není žádná idea, tam není žádná regulace.

Nic z toho Ministerstvo financí nebylo schopno udělat. A jsou jenom dvě možnosti. Nebylo by to poprvé, kdy on říká něco úplně opačného, než dělá.

Kdo tady tedy nahrává hazardu ať již svou neschopností, nebo schválně? Odpověď je jednoznačná: Ten, kdo nesplnil úkol a ten úkol nesplnil o rok a půl. A to je pan ministr financí Babiš.

A když to předložíte vy poslaneckou novelou, tak k tomu nebude muset být ani připomínkové řízení, ani RIA, ani nic ostatního, kde bychom všem ostatním museli složitě vysvětlovat svoji vlastní neschopnost. Proto je tady předloha Volného, proto tady není vládní návrh.

Protože jak to vypadá, v podstatě nevíme. Tam není ani připomínkové řízení, ani RIA, nevíme, co si o tom návrhu myslí vláda, protože vláda k tomu má neutrální stanovisko. Vláda to nepodporuje. Vláda k tomu zaujala neutrální stanovisko s celou řadou velmi závažných připomínek. Nevíme, co si o tom myslí koalice. Protože sice je to tu prezentováno jako koaliční návrh, ale vystoupí místopředseda Sněmovny za jednu ze tří koaličních stran a řekne: